A já bych vás chtěl požádat o zařazení bodu, který jsem dnes velmi narychlo, velmi narychlo, nazval opatření k zajištění práva na spravedlivý proces. Myslím si, že to je naprosto nad všemi stranami, že by ten bod zařazen býti měl a že bychom měli uložit vládě konkrétní opatření na tomto úseku.

Proto navrhuji tento bod a žádám o vaši podporu.

Takže pouze návrh na zařazení nového bodu, nikoliv na pevné zařazení. Děkuji, pane předsedo.

Přitom si myslím, že se jedná i s ohledem právě na naše nové poznatky, které jsme nabyli v průběhu koronakrize, o důležitou věc.

Proto bych chtěla, abychom se tomu zákonu věnovali, protože vláda, byť Ministerstvo vnitra tady člověk musí mluvit Nechci jmenovat, nechci říkat, z které strany to zní více.

A myslím, že by to mohlo být velmi dobrým nosičem pro to, abychom korespondenční volbu už konečně i v České republice zavedli. V mnoha zemích funguje bez problémů. V Evropské unii to je, pokud se nemýlím, 24 států.

Proto tento bod.

Proto prosím tady tuto normu předřaďme, ať se k ní může každý vyjádřit a ať může sloužit i jako nosič pro případný pozměňovací návrh, který by tuto formu hlasování umožňoval nejenom lidem žijícím v zahraničí, ale i v České republice. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze.

Žádnou takovou námitku nevidím.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh grémia. Kdo je proti? Hlasování číslo 126. Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? Hlasování číslo 127.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 128. Dále je zde návrh pana předsedy Faltýnka, abychom zákon o České národní bance v rámci bloku druhých čtení, abychom přeřadili tisk 532, novela zákona o České národní bance, na konec bloku Ministerstva financí za tisk 267 , bod 12. Nicméně zazněl protinávrh pana předsedy Stanjury, abychom tento bod zařadili na konec bloku druhých čtení jako celku. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury, novela zákona o České národní bance.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.